Čili chápu, že to vyžaduje politickou odvahu.

Nu ale chtěl bych upozornit, že daňových výjimek je víte kolik?

A je to tak obsaženo v důvodové zprávě.

Nuže dobrá.